Takže jsme pro podporu výzkumu a vývoje, jsou to spojené nádoby, ale pokud investiční podmínky, tak těm malým a středním českým společnostem, které to určitě potřebují. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Juříček a dále v obecné rozpravě pan poslanec Válek. Prosím, vaše dvě minuty. Jenom možná ještě jednu informaci pro vás všechny. Víte, chytré nápady se rodí v hlavách jednotlivců, ale nikoliv v tom, jestli je to malá, střední nebo velká firma.

Zapomeňme už na tu kategorizaci. Pěkné odpoledne a nyní do obecné rozpravy pan poslanec Válek. Já děkuji.

Našel jsem spoustu zaměstnanců různých univerzit a výzkumných center a nějak jsem tam nenašel toho zaměstnance té firmy, ale věřím tomu, že ten výzkum se dělá hlavně ve firmách.

Když to vezmu hodně, hodně za vlasy přitaženě a laicky, tak z pohledu nemocnice je urgentní příjem místo, kde potřebují investiční pobídku, protože je očistec tam pracovat pro doktory, pro sestry, je to strašná dřina, a tak hledám různé investiční pobídky, aby ten lékař na tom urgentním příjmu byl, snažím se ho co nejlépe vybavit, snažím se mu dát co nejvyšší osobní ohodnocení, pokud to jde. Rozumím tomu, že jsou firmy, které chci nějakým způsobem stimulovat, aby dělaly nějaké činnosti v nějakých místech, kde by to jinak nefungovalo, a takhle já vnímám investiční pobídku.

I negativní výsledek výzkumu nemusí být špatný.

Ale myslím si, že plést investice, které jsou do něčeho konkrétního, co chci podpořit, jestli stát, jestli soukromá firma, kdokoliv, s kompeticí grantovou o vědecké projekty, není šťastné a já doufám a věřím, že TA ČR je především grantová agentura, kde nezávislí odborníci hodnotí kvalitu grantů, a že to není investiční nebo pobídková agentura, která u vybraných projektů dělá pobídky na něco, co se rozhodne stát. To bych nebyl asi spokojen a rád. Děkuji. Děkuji za připomínky. Samozřejmě TA ČR je grantová agentura.

Ale to tak právě vůbec není. Pro konkretizaci: 90 mld. korun jde ročně na výzkum, vývoj a inovace, přičemž přibližně 55 mld. korun jde právě z privátní sféry.

To znamená, pokud my dneska tento zákon takto schválíme, tak tím dáváme opětovně zelenou všem průmyslovým firmám, nebo řekněme podnikatelským subjektům, nemusí být jenom průmyslové, které dále s těmi prostředky budou hospodařit i ve prospěch univerzit a výzkumných center, protože oni si tam zadávají smluvní výzkum. A tak je to všude na světě.